Jsme dva měsíce před volbami. Takže ty řeči o tom, že to spolu nesouvisí souvisí! Jak mohu jako poslanec potom, co jsem absolvoval jak v průběhu činnosti vyšetřovací komise k reorganizaci Policie České republiky, tak ve všech orgánech Sněmovny, které se zabývají obranou a bezpečností... Potom, jak byly věcné závěry komise k reorganizaci Policie České republiky zde v této Sněmovně interpretovány, jak byly nechutně zneužity k politikaření v nejhorším slova smyslu. Po tom, co jsem absolvoval jako předseda stálé komise pro kontrolu vojenského zpravodajství řešení údajného sledování bydliště ministra vnitra vojenskými zpravodajci, nemohu věřit v nestrannost současného postupu této Sněmovny, kdy už teď, aniž věc posoudil soud, ministr vnitra masíruje přes média veřejnost tím, že pokud pan Babiš bude obviněn, rozuměj nikoliv odsouzen, ale vydán a obviněn, nemůže být v žádném případě budoucím předsedou vlády.

Jako vzkaz občanům a voličům. Dospěl jsem k závěru a není to moje vina, že musím uvažovat tímto způsobem že vzhledem ke všem okolnostem nemám jako poslanec jistotu, že se nejedná o důkladně připravenou a některými policejními orgány zaštítěnou politickou provokaci a evidentní pokus tímto, sportovní terminologií řečeno, vysloveně unfair způsobem, vyšachovat z politického souboje jejího favorita. Na to nemohu přistoupit, odporuje to mým zásadám a to bez ohledu na to, o koho jde. A mimochodem tady to bylo také řečeno. Celé toto dnešní jednání je zbytečné, protože se za tři měsíce bude opakovat znovu. A je velký rozdíl komentovat z veřejně dostupných zdrojů, zda se občan na základě dostupných informací dopustil nějakého nezákonného jednání a otrocky přemílat policejní materiály.

To, že jim zprávu kdosi z poslanců podstrčil, má ovšem ještě další rozměr.

Otázka je, co se stane, až třeba soud prokáže, nebo neprokáže vinu pana Babiše v té kauze? Jak budou potrestáni ti, co ho křivě obvinili těsně před volbami z důvodu vysokých preferencí ANO? A to i politicky potrestáni, nebo postiženi. A když nebude nikdo potrestán, dá se očekávat, že před příštími volbami budou opět beztrestně sehrávána tato divadélka v zájmu různých politických stran. Pan premiér často opakoval, že si nemůže podrobnosti vybavit. Hovořil mimo jiné o tom, že šlo o standardní privatizační projekt. Premiér zdůraznil, že prodej proběhl za tržních podmínek a nedošlo k nedovolené státní podpoře, což o sedm let později konstatovala i Evropská komise. Na okolnosti vzniku klíčového znaleckého posudku si nevzpomněl.

Tak se omlouvám. Vypadá to tak, že před soudem stojí úředníci Fondu národního majetku místo odpovědných politiků, kteří rozhodnutí odhlasovali. Já tady mluvím spíš o té politické odpovědnosti.

Možná, že je tu i dnes mezi námi někdo, kdo by nám mohl sdělit nějaké pikantnosti. Mám tady zajímavý příklad pronájmu letiště Líně za 50 mil. korun, a tak dále. Takže závěrem. Policie není schopná, nebo má zakázáno vyšetřit, kdo je skupina Šuman? A jak je možné, že odposlouchávali člena vlády? Do dneška nevíme, kdo to je, za jakým účelem nejsou obviněni. Na co máme Bezpečnostní informační službu, na co máme Policii České republiky?

Takže to nebudu dál zdržovat.

Toto je nehodné to, co se tady dneska děje je nehodné této Sněmovny. Děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

A tak, abychom vyhověli všem potřebám, které jsou zapotřebí realizovat a neukrátili poslance a poslankyně na právu vyjádřit se k této kauze, navrhuji nyní přerušení tohoto bodu do 14.40 hodin. Já vás nejprve všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami, a budeme hlasovat o návrhu panu předsedy Kováčika, abychom tento bod přerušili do 14.40 hodin. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 26.

Tak bych poprosil pana předsedu volebního výboru, abychom volně pokračovali v bodu volby. Prosím, má někdo připomínku k tomuto postupu? Není tomu tak. Poprosím pana předsedu Kolovratníka.